Jak už jsem zmiňoval, naše základní výhrada pro tu současnou aplikaci v tom, jak je to navrženo, ta veřejnost těch výborů, kde bych tedy chtěl představit pozměňovací návrh, tedy aby bod 4 zněl: Na začátku jednání výboru prostřednictvím videokonference, nestanovíli zákon o jednacím řádu jinak, se výbor může usnést, že schůze nebo její část je neveřejná.

A chtěl bych tedy podotknout, že pokud bychom používali systém, jehož technické podmínky ani neumožňují pořizovat záznam, tak bychom asi měli volit nějaký jiný technický systém. Čili tolik ke mně.

Děkuji. Nyní mám ještě faktickou poznámku, takže vystoupí před panem poslancem Markem Bendou ještě Patrik Nacher. Pane poslanče, dvě minuty. Prosím, máte slovo.

Takže bych oddělil ty orgány, kde veřejnost přístup nemá, dobře. Tam, kde veřejnost přístup má, to je druhá úroveň.

Tady veřejnost může být, ale nemůže do toho zasahovat.

Jenom tedy faktickou poznámkou krátce. Nicméně co se týká toho základního postoje, pokud to organizačnětechnické podmínky dovolují, tak je samozřejmě ideální, pokud se veřejnost může zúčastnit, zvláště pokud má právo účasti a vystupování. Tam samozřejmě nevím, co se přesně používá. Ostatně v tom znění, které navrhuji, tam je jasně řečeno, že v případě té veřejnosti, tak jak jsme na to zvyklí tady ze Sněmovny, by měl být umožněn obrazový přenos, což si myslím, že je ta základní podoba. To je aspoň ten základ.

Děkuji. Jinou faktickou poznámku tady nemám, takže se připraví pan poslanec Marek Benda.

Bohužel se nám to nepodařilo, na rozdíl od předchozího období, kdy vládlo hnutí ANO, mají na radu přístup předsedové opozičních klubů, díky čemuž tam může být i kolega Nacher.

Za druhé, ta účast opozičních předsedů klubů právě vznikla za minulého období. To tak je.

Nyní tedy požádám o vystoupení pana poslance Marka Bendu, zatím poslední přihláška do obecné rozpravy. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, za prvé bych možná prosil pana předsedajícího, aby vedl poslance k pořádku.

Já bych velmi poprosil, abychom ten materiál v tuto chvíli neschvalovali. Podle mého názoru to nepřináší vůbec nic nového a užitečného, upřímně řečeno. Několik videokonferencí už tady proběhlo na různých typech orgánů, výborů, podvýborů.